Sportu samozřejmě také chybí po léta obrovské množství investic. Už to tady bylo řečeno.

Navíc je to většinou infrastruktura, která byla vybudována před rokem 1989.

Já vidím tedy novelu jako nástroj pro zkvalitnění podmínek celého sportovního prostředí. Vidím, že to zefektivnění financování sportu podpoří také navyšování finančních prostředků, že tak dostane zelenou. Ale jsem taky pevně přesvědčený, pokud ta agentura bude zřízena, že Nejvyšší kontrolní úřad po letech nebude mít důvod ukazovat na tak závažné nedostatky, které tady byly bohužel v té minulosti. Proto jsem podepsal ten návrh. A jsem pevně přesvědčený, že ten návrh je kvalitní.

Je to jenom dobře.

Já vám děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Kopřiva, připraví se pan poslanec Václav Klaus. I pan Adamec je v pořadí faktických poznámek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rád, že ta diskuse běží a všichni se chtějí vyjádřit, ale máme dneska ještě zařazené další dva body napevno a i ty bychom měli probrat.

A myslím si, že když se zařadily, tak panuje všeobecná shoda na tom, aby se i probraly.

Děkuji za slovo. Tento návrh musíte vznést jménem dvou poslaneckých klubů, jinak o tom nenechám hlasovat.

Já jsem rád, že poslanci přišli do sálu všichni, ale bohužel návrh pana poslance Kopřivy o prodloužení jednacího dne je nehlasovatelný z toho důvodu, že tento návrh musí vznést dva poslanecké kluby. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec.

Tak pan předseda Fiala tu není, nemůže se bránit.

A mimochodem nevím, čí náměstek byl vyslýchán a zavřen policií, kdo pak vedl posledních pět let Ministerstvo školství a tělovýchovy. Já poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se opravdu ztišila, protože je velice nepříjemné mluvit do hučícího sálu. Počkáme. Já vám ten čas nastavím.

Máme před sebou závažnou otázku. Podívejte se, za jakého zájmu vlády tady probíhá projednávání tohoto bodu.

Takže já nemám nic proti tomu, že to chceme změnit, ale otázka je jak. Děkuji za pozornost. Děkuji i přesto za dodržení času. Prosím, máte slovo. Já jsem také chtěl zareagovat na pana poslance Pojezného, a sice s tím, že se mi nezdá důstojné zatahovat nějaké otázky minulosti do věcného projednávání zákona o sportu.

Při věcném projednávání zákona tady předhazovat něco před sedmi lety, devíti lety, kdo byl ministr, není k meritu věci. Děkuji. Tak další s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný.

Vážení kolegové, já jsem začal svůj projev tím, že reaguji na své předřečníky. A jelikož moji předřečníci právě o té minulosti hovořili, tak jsem jim to vrátil. Kdybyste s tím nepřišli, tak jsem na to nereagoval. Asi jste mě neposlouchali. Reagoval jsem konkrétně na pana kolegu Bauera a pana kolegu Jandu. Nic jiného jsem neudělal.

Já jsem reagoval pouze na vás. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano.

Budeme hlasovat o návrhu dvou poslaneckých klubů ANO a ČSSD o doprojednání tohoto bodu i po 19. hodině. Počet se ustálil. Já zahajuji hlasování... Kdo je pro?